Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat panu ministrovi, že to dokázali, návrh zákona dokázali dát takto rychle do Sněmovny, že to stihneme do začátku školního roku.

Dále bych chtěla poděkovat všem školákům, a teď myslím všem učitelům, těm, kteří spravují školy, všem ředitelům, zaměstnancům školských zařízení za to, že dokázali vcelku rychle reagovat na tu situaci, kterou nikdo nepředpokládal.

A protože jsme před začátkem školního roku, tak také všem přeji hodně zdraví, hodně sil a úspěšný školní rok. Já věřím tomu, že to společně zvládneme.

Prosím, vaše dvě minuty.

A ještě bych zdůraznila, paní poslankyně řekla věřím tomu, že se koaličně dohodneme. Já tomu právě jako opoziční poslankyně za Piráty nevěřím. Chtěla bych tady jasná slova od pana ministra. A stejně tak tady nezaznělo naprosto jasně, že ta vyhláška bude projednána. Tohle všechno by chtělo komentář od pana ministra. Děkuji za pozornost. Já děkuji za slovo. Já si nejsem jista, že je vhodné všechny problémy, které se postupně stávají, prostě se dějí věci, s kterými nepočítáme, aby se na všechno dělal zákon.

Mě by zajímalo stanovisko Ministerstva zdravotnictví i pana ministra Plagy, jaké je riziko vlastně nákazy u malých dětí, třeba na prvním stupni nebo na druhém stupni, zkrátka na základní škole. Já jsem totiž zastánce toho, že není důležité jenom vzdělávání pro děti, ale velmi důležité je to, že do té školy chodí, mají tam ten sociální kontakt, jak učitel žák, tak vlastně mají tam kamarády, a takové to, že je paní učitelka zkouší, oni tam musí docházet, je tam nějaká povinnost.

Protože ty děti by zkrátka měly chodit do školy, chodili jsme do školy všichni a myslím si, že takhle by to mělo být i nadále.

Takže to jsem chtěla říct za nás, že tedy naším cílem, nebo my chceme, aby hlavně děti chodily do školy, a pokud je tam obrovské riziko, což není můj názor, tak bych chtěla znát nějaká čísla, a pak se tedy uvidí.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A je dobře, když na tyto mimořádné situace...

A je dobře, když na mimořádné situace jsme připraveni. Čili v tomto smyslu je dobře, že ta novela školského zákona vzniká.